Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych se nejprve zabýval pozměňovacím návrhem kolegyně Novákové týkajícím se očkování dětí. Očkování dětí je vážná věc. To je zásadní číslo, protože pokud ta proočkovanost je nad 80 %, znamená to, že infekce se zde vlastně nevyskytuje a i dítě, které nebylo proočkováno z nějakých vážných důvodů pro alergii nebo pro něco, vlastně tu infekci nemůže dostat. Na druhou stranu jako pravicový politik samozřejmě chápu právo rodiče o svém dítěti rozhodovat. Dovolte mi k tomu říct několik čísel.

To jsou čísla, která znamenají skutečně velmi minoritní skupinu. Na druhou stranu zde máme zákon, který hovoří o očkování jako povinném. V okamžiku, kdy budeme hlasovat o tom rozvolnění, o tom, že řekneme, že je individuální očkování možné, tak jenom upozorňuji, že celou zodpovědnost přenášíme na dětského lékaře. To je obrovský problém, protože on ze zákona musí dítě očkovat a nemá ho očkovat jenom z důvodu zvláštního zřetelehodných alergie, infekce a tak dále, to, co je vyjmenováno. Dětští lékaři se s tím nějakým způsobem vyrovnávají. Oni vědí, jak je opravdu složitá diskuse s rodiči, ale podle informací, které mám, protože k dětským lékařům mám velmi blízko, vím, že i ty problematické případy, kdy rodiče to odpírají, dovedou nějakým způsobem vyřešit a medicínsky pohlídat.

Já tedy znovu opakuji, máme tady na stole dvě věci, které jsou proti sobě.

A bylo by velmi nesprávné, kdybychom je nějakým opatřením postavili mimo zákon nebo jejich situaci ztížili. Děkuji pane poslanče. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak.

Prosím, paní ministryně. Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, já jsem se chtěla jen velice stručně chtěla vyjádřit k problematice lesních školek.

Nicméně na druhou stranu je myslím zájmem nás všech, ať už je ta alternativa jakákoli, aby měla alespoň nějaká pravidla. Jinak se rozhodně přimlouvám za schválení tohoto zákona. Děkuji, paní ministryně. Táži se paní zpravodajky, zda má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak.

Máte zájem o závěrečné slovo, pane poslanče? Není tomu tak. Nyní tedy přivolám kolegy z předsálí. V rozpravě padl návrh na opakování druhého čtení tohoto zákona. Dříve, než zahájím hlasování, ještě zkontrolujeme přítomnost poslanců. Prosím, abyste se znovu zaregistrovali svými kartičkami.

Děkuji a opakuji, že hlasujeme o návrhu na opakování druhého čtení tohoto zákona. Proti?

Hlasování končím.

Omyl. Děkuji. Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Nyní přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím paní zpravodajku, aby oznámila postup při hlasování, poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřila. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.